Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 53. schůze dne 9. února tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Ondřeje Koláře. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh neeviduji.

Kdo je pro? Kdo je proti? A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ondřeje Koláře a poslankyni Miladu Voborskou.

Nejdříve vás požádám o ztišení, abych vás mohla seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium, protože těch změn je celá řada. Za prvé navrhujeme vyřadit z návrhu pořadu body 4 a 103, tedy sněmovní tisk 323, vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, druhé a třetí čtení. Za druhé navrhujeme seřadit body z bloku Zákony první čtení následovně: bod 8, sněmovní tisk 350, návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid19; bod 9, sněmovní tisk 360, vládní návrh zákona o veřejných dražbách;

V případě pokračování 53. schůze před 14 hodinou bychom se věnovali následujícím bodům z bloku třetího čtení: bod 96, sněmovní tisk 238, novela o investičních společnostech; bod 95, sněmovní tisk 48, poslanecká novela občanský soudní řád. Dále bychom případně pokračovali body z bloku Zákony první čtení. Ve čtvrtek 23. února navrhujeme po projednání bodu 129, tedy Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, projednávat body z bloku Zákony druhé čtení: bod 1, sněmovní tisk 288, novela o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele; bod 2, sněmovní tisk 289, novela o pedagogických pracovnících; bod 3, sněmovní tisk 311, novela o ochraně veřejného zdraví; bod 5, sněmovní tisk 346, novela o elektronických komunikacích.